A pokud jde o bezpečí, jsem přesvědčen, že bezpečí nezáleží na absolutní rychlosti, ale na rozdílu, v jakém se jezdí v jednotlivých pruzích. A jestliže jede v jednom pruhu kamion, který jede maximálně 90, nebo kolik je ten limit, a v druhém pruhu budou jezdit všichni ostatní 150, tak v tomhle tom rozdílu to nebezpečí extrémně vzroste, protože při té stopadesátce se za vámi to auto objeví tak rychle, že ani nestačíte mrknout.

První se přihlásil k faktické poznámce pan kolega Jiří Koskuba, připraví se pan poslanec František Vácha. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, patřil jsem k těm, který nikdy nechtěl ve Sněmovně kolegy omezovat v diskusi. Nicméně chci vás poprosit o jednu věc. Jsme ve třetím čtení.

Neurazte se, můžeme vystoupit všichni, říci, kdo souhlasí, kdo nesouhlasí.

A na té tabuli uvidíme, kdo má jaký názor.

Takže tím umožníme, že začneme jezdit 200.

Čas letí a za chvilku bude volební blok. Pan kolega František Vácha si svou faktickou poznámku zrušil, čili vyslechl vaše prosby, pane kolego. Takže můžeme tedy přistoupit k tomu, že bychom uzavřeli rozpravu ve třetím čtení.

Prosím, pane zpravodaji. Děkuji za slovo. Dovolím si vás seznámit s usnesením hospodářského výboru z jeho 20. schůze z 15. dubna, kdy projednával sněmovní tisk 374 jako garanční výbor, to znamená včetně pozměňovacích návrhů po druhém čtení. Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jako garanční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona podle sněmovního tisku 374/3 v následujícím pořadí. Já vás přeruším, pane zpravodaji.

A o tom bychom případně měli hlasovat.

A ve třetím čtení návrh byl podán na vrácení do druhého čtení. Děkuji, pane zpravodaji. Požádám vás o novou registraci. Tento procedurální návrh, který by znamenal ukončení třetího čtení a opakování čtení druhého, rozhodneme bezprostředně, jakmile se ustálí počet přítomných....

Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 39. Návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji. Takže nyní skutečně k proceduře, která byla navržena hospodářským výborem. Nejdříve bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích pod písmenem A1, A2, A4, A5, A6, A7, A9 a A10 společně, protože se jedná o jednotlivé body usnesení hospodářského výboru, které mají kladné vypořádání předkladatele. Další hlasování by bylo o pozměňovacím návrhu A3 a to je opět pozměňovací návrh, který je součástí usnesení hospodářského výboru, který ho přijal, ale má negativní stanovisko předkladatele. Podobně je na tom třetí hlasování, kdy budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích A8 a A11 společně, protože se týkají stejné problematiky a mají opět negativní stanovisko předkladatele. To je vypořádání všech pozměňovacích návrhů, které jsou součástí usnesení hospodářského výboru. Další hlasování by bylo o pozměňovacím návrhu pana poslance Birkeho pod písmenem B1, potom pod písmenem B2 a B3, každé samostatně.

Hlasovalo by se společně. Potom jsou pozměňovací návrhy pana kolegy Korteho pod písmeny D1 a D2. Hlasovalo by se společně. Poslední hlasování o pozměňovacích návrzích by bylo hlasování o pozměňovacím návrhu pana Stanjury, potažmo pana kolegy Adamce pod písmenem E. A závěrečné hlasování o zákonu jako o celku.

Prosím, máte slovo. Děkuji.

Rozumíme si všichni? Kdo je pro pozměňovací návrh k proceduře podle pana kolegy Stanjury?

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Ptám se, kdo je pro tuto proceduru, která je navržena cca devět hlasování a závěrečné hlasování.

Děkuji vám. Procedura byla schválena a budeme tedy postupovat podle návrhu zpravodaje.